Říkám součet za oba dva roky.

Na druhou stranu je faktem to, že zadluženost České republiky stále je velmi dobrá.

Na tom dokresluji to, že stav veřejných financí byl dobrý a v zásadě je stále dobrý, byť není možné nevidět to, že už to tedy není čtvrté nejlepší, ale šesté nejlepší, což bylo na konci roku.

Udrželi jsme sociální smír díky tomu, že zaměstnanost se stále udržela na jednom z nejlepších míst nebo umístění v Evropě, dokonce na pozici číslo jedna, což bylo 3,5 %. Co považuji za nesmírně důležité a nepochybně to mělo vliv na to, že jsme museli pustit rozpočtu trochu žilou, bylo zvýšení investic až na 190 miliard, přičemž gros v tom sehrávaly investice do dopravy. Zcela zásadním způsobem jsme podpořili zdravotnictví, oddlužili jsme nemocnice, a kdybychom to neudělali, tak dnes zdravotnictví nepochybně kolabuje.

Podařilo se nám docílit 2 % celkových výdajů vůči hrubému domácímu produktu.

To už jsou první varovné signály a já se k tomu dostanu v závěru svého vystoupení.

Mám velký otazník u příjmů nikoliv ve smyslu toho, že máme určitou nejistotu, jak se budou příjmy vyvíjet.

Kdybychom zavčasu, tak jak jsme navrhovali, od března, dubna a možná května, začali řešit energetické problémy tím, že bychom jednali s výrobci, a v té době jsme jim určili ceny, tak bychom se vyvarovali tomu, že zastropování, které tak jako tak nakonec přišlo, nás bude stát tolik zdrojů.

Chci být objektivní a řeknu, co považuju za pozitivní, ale stejně tak, co považuju za negativní. Za pozitivní považuji nepochybně to, že se zaktivuje Modernizační fond ve výši v tuto chvíli 50 miliard korun.

To je dáno tím, že je vysoká cena emisních povolenek.

Tam využijme to, co jsme plánovali, těch 150 miliard, a klidně můžeme ještě přihodit něco více, ale ne celou částku. V tuto chvíli je správné, že se z toho odebírá a že se použije na podporu, ať už domácností, nebo firem, takže já to hodnotím jako pozitivní krok. Negativně hodnotím to, že to stále není v té zákonné podobě, a kdybychom přistoupili na náš návrh, který zde už tři čtvrtě roku, možná rok předkládám, marně, tak jsme dneska mohli mít ten výhled, chci tím říct ten příjem, podložený v zákoně, a já bych to tady teď nekritizoval.